A ten zásah z 0,6 na 0,8 znamená, že podle dvou propočtů se to dotkne klientů buď ve výši 80 korun za rok, nebo 120 korun za rok, čili se tam pohybujeme v částce mezi 8 a 10 korunami, které dopadnou na klienta. Takhle bych mohl pokračovat dále.

Děkuji panu poslanci. Prosím, máte slovo. Děkuji.